Posuneme se tedy k dalšímu hlasování. Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.